A nakonec snad to nejdůležitější. Svoboda slova. Tato základní svoboda, kterou každému občanu garantuje Ústava České republiky, byla dnes zmrzačena do stavu, kdy už nejsou stíhány jen nepohodlné politické názory, ale dokonce již jen konstatování nepohodlného, avšak prokazatelného faktu. Něco takového je pro společnost smrticí. Ještě nedávno jsme vedli spory o tom, zda svoboda slova znamená i svobodu lhát.

A to je smutné a zároveň i nebezpečné. Pokud tedy nepodpořím tuto vládu, tak to nebude za činnost premiéra a hnutí ANO, ale mnohem víc za jejich nečinnost, nerozhodnost a ústupky těm, kdo to s naší zemí a naším národem nemyslí až tak dobře. A protože takovou agendu prosazuje především koaliční partner hnutí ANO, tak moje nedůvěra primárně nepatří hnutí ANO, ale jeho koaličnímu partnerovi. To byly také důvody, proč jsem sociální demokracii po 30 letech opustil. Jsou totiž prakticky stejné s tím, co jsem tady uvedl. A na závěr mi dovolte ještě říct jednu věc. Ekonomické škody jdou napravit poměrně snadno.

Já jsem ale pevně přesvědčen, že český národ je natolik silný, že to dokáže. I když si mnozí, a to dokonce i někteří tady ve Sněmovně, přejí pravý opak. Takže já jsem tady uvedl důvody, proč nepodpořím tuto vládu, a doufám, že jste pochopili, proč jsem tu věc chtěl tady takto říct. Děkuji za pozornost.

Kolegyně, kolegové, hezký podvečer. Já jsem chtěl jenom fakticky reagovat na pana kolegu předřečníka Foldynu, prostřednictvím vás, pane místopředsedo. Já mám tu smůlu, nebo štěstí, že kolega Foldyna se mnou seděl několik let v mé poslanecké frakci a znám ho a mám ho rád.

Tak pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážená vládo, mnohé zde již bylo řečeno, ale ještě jednou a jen velmi krátce z pohledu člověka, který je zde ve Sněmovně jenom krátce. Hlavně v poslední době, kdy svými rozhodnutím za doby pandemie doslova zlikvidovala část soukromníků, z občanů svým chaosem a rozhodováním si doslova dělala srandu. Nebudu zde vše uvádět.

Ale už neřekl, že vše bylo zavřené.

Nesmyslně se zavíraly i malé provozovny.

Myslím si ale, že s pomocí nějakých testů mohly tady ty malé obchůdky a jiné provozovny fungovat.

Vážení přátelé ANO, nemyslím tím vás, poslanci ANO, prostě pro vás jen do budoucna možná taková poznámka.

Ano, je třeba vyslovit vládě nedůvěru. Dneska komunisté asi odjeli na výlet, tak přestože vyslovíme nedůvěru, se to asi prostě nepodaří.

Děkuji vám.

Děkuji, pane předsedající.

Já bych se držel jednoho směru, a sice to, jakým způsobem vláda konkrétně v případě zahraniční politiky v podstatě plýtvá penězi, které nemáme, které si musíme půjčovat. Jde o to, že naše vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničí poskytuje poměrně velké prostředky na takzvanou zahraniční rozvojovou a transformační spolupráci, a v další kapitole, kde jsou příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím, jsou skoro 2 miliardy korun.

Akční plán pro Ukrajinu milion, ale bůhví, co se pod tím skrývá. Radiu Svobodná Evropa jsou věnovány 2 miliony, Asijskoevropská nadace 600 tisíc.

Potom ale jsou zajímavější projekty, například: Rozvoj brokolicového řetězce v arménském regionu Lori s účastí žen čtvrt milionu.